Konstrukce toho, co jsme přijali na výboru pro bezpečnost, je taková, že by příslušníkovi v případě úmrtí mohl být vyplácen až dvanáctinásobek, ale v tom poměru, který je, tedy tři platy a potom následně každý půlrok půl platu.

A já se ptám, proč hodnotíme jinak to, jestli zemře příslušník, který sloužil pět let, sedm let, deset let, dvacet let? Smrt je smrt a měl by bezpečnostní sbor, stát, Česká republika, umět najít dostatek finančních prostředků. A věřme, že ty prostředky nebudou potřeba, protože nám příslušníci při výkonu služby umírat nebudou, policisté, protože budou mít dobrou balistickou ochranu, jiné vybavení, které odpovídá modernímu bezpečnostnímu sboru, a pak nebudeme vyplácet nic. Ale pokud zemře, tak proč vyplácet každému jinak podle toho, jak dlouho u toho bezpečnostního sboru byl? Já si myslím, že to není spravedlivé, a proto jsem to svým způsobem trošku upravil.